Zpochybňuji hlasování.

Děkuji, pane předsedající.

Ale potom právě došlo k situaci, že poslanci se nemohli shromáždit na konkrétní čas. A tady došlo k tomu nedorozumění. Ale mám informaci, že poslanci se už mezitím shromáždili, takže tady vidím opravdu technický problém a podle mě i právní problém a podle mě i problém legitimity, takže je potřeba to hlasování, protože poslanci se nemohli shromáždit na konkrétní čas. Ale mám informaci, že už tady jsou, takže můžeme. Takže já jenom upozorňuji na to, že tady se hlásí další vystupující, ale pauza by měla být neprodleně vyhlášena, aniž...

Bylo jasně řečeno: Schůze začíná v 11 hodin. Myslím, že pozvánku od předsedy Sněmovny dostal každý, takže rozhodně se na toto nelze vymlouvat. Děkuji za slovo. Já jsem jenom řekl, kdy začneme, to jsem dodržel.

Čili doufám, že jste všichni nově přihlášeni, a můžeme tedy hlasovat o námitce pana poslance Jana Bauera o nesouladu s jeho vůlí a zápisem o výsledku hlasování o pořadu schůze.

Děkuji vám.